Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Seďa. Já vás vidím, pane poslanče Jandáku. Připraví se pan poslanec Pavera. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný. Mám jenom tři poznámky. Druhá poznámka hraji za národní tým Česká republika. Třetí věc děkuji za vaše pozvání na Ministerstvo financí. Děkuji. Já vám děkuji. Já vás skutečně vidím, pane poslanče, ale musím dodržovat pořadí. Hezké a příjemné dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Jenom bych chtěl říci a vystoupit ke sdělení pana ministra Babiše ohledně vysokého výběru daní. Takže pane ministře, neříkejte, že něco vybíráte dobře. Možná že se to zlepší. Pak se vám omluvím velice rád. Zatím bohužel veškeré investice musíme zastavovat a nemůžeme řešit to, co jsme chtěli. Prostě takový je život a tak to funguje. Daně nejsou vybírány tak, jak jste sliboval. A co se týká zdravotnictví, já si myslím, že zdravotnictví je velkou příležitostí pro zajímavý byznys. Sami dobře víte, že i pan ministr Babiš si kupuje polikliniky.

A co se týká dalších věcí, protože už mi moc času nezbývá, znovu se vrátím k diabetické noze. Právě vaši poslanci, pane ministře, zatím zastavili léčbu diabetické nohy pomocí kmenových buněk. Vím, že ve fakultní nemocnici čekají stovky nemocných na to, aby mohli být léčeni.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Soňa Marková. Připraví se pan poslanec Leoš Heger. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už mi to nedalo. Chtěla bych konstatovat několik málo věcí. Jsem velmi překvapená vývojem diskuse k této interpelaci, protože jsme svědky okopávání kotníků v rámci koalice v přímém přenosu. Doufám, že se dívají především voliči vládní koalice, protože to je skutečně špatná zpráva pro občany, pro voliče. Oni vás nalákali na nějaké populistické sliby typu: Budeme stabilizovat české zdravotnictví, navýšíme platby za státní pojištěnce, zrušíme poplatky atd.

Navýšíme spoluúčast pacientů, zavedeme zdravotnictví jen pro majetné a vy zase přijďte k volbám, protože vy nám musíte dát své hlasy, protože když někdo něco třikrát slíbí, tak jako by to dal. Já děkuji paní poslankyni Markové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Heger. Pana poslance Jandáka eviduji. Hned po panu poslanci Hegerovi je na řadě.

Já na to musím reagovat. Pane vicepremiére, já jsem byl ten ministr, který pana ředitele Dbalého odvolal. To, že tam byla řada vyšetřování policie, která byla odložena a nebyla dotažena do konce, to opravdu není moje vina.

Mluvil jste o pokutě 150 milionů, která tu nemocnici postihne. Pak se najednou z vašeho ministerstva ukázalo, že to bude jenom 5 milionů, ale nakonec se ukázalo v tom auditu, že je tam jasně řečeno, že fakultní nemocnice nakupovaly v rámci daných pravidel zcela v pořádku. Takže prosím, vy používáte různé metody, ale nepoužívejte k tomu alespoň mne.

Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. My jsme tady proto, abychom hledali řešení.

Nařknete jednoho ministra, ministr se brání, ale kde ty peníze leží? A já se ptám, možná hloupě, ale ptám se, proč má tahle mrňavá republika tolik zdravotních pojišťoven. Že by každá nabízela něco obrovsky bohatého pro občany? Nikoliv.

Je to tak, nebo ne? Je. Takže to je můj návod k řešení a k nabytí peněz, které jsou potřeba. Zkusme se o tom jaksi pobavit nebo o tom aspoň přemýšlet. Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře financí, myslím si, že byste si měl pravděpodobně najít trošku lepší poradce, protože já se vrátím o kousek zpět, když jste ve Sněmovně k zákonu o rozpočtovém určení daní pro kraje řekl: Víte, co jsem slyšel?

Myslím si, že vaši poradci se lehce zmýlili, protože Plzeňský kraj není zadlužený, ano, protože dobře hospodaří.